No, když už tady je defilé věcných poznámek, tak dovolte, abych navázal na předřečníka. Pozitivně. Oni starostové jsou oblíbení mezi lidmi.

Možná proto sklouzává do méně věcného tónu. Tady přece není spor o to, kdo má radši nebo méně rád malé podnikatele. Oni ti malí podnikatelé to mají skutečně těžké. Dokonce někteří z nich horší než zaměstnanci. A ta debata je v podstatě o tom, jestli tím nosičem má být vládní návrh, který je v klidu připraven, který má šanci být v širokém konsenzu projednán, anebo ve vizi, že se blíží volby, tak honem honem něco projednat, abychom měli nějaký ten bodík před voliči, bez ohledu na kvalitu. Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Onderka, připraví se pan poslanec Volný. Prosím, máte slovo. Kolegyně, kolegové, ke kolegovi Gazdíkovi, samozřejmě prostřednictvím pana předsedajícího. Chci upozornit, že vládní koalice se netvoří jedním hlasováním, ale úplně něčím jiným a úplně někde jinde. Ke kolegovi Stanjurovi a dalším, samozřejmě prostřednictvím pana předsedajícího, abychom si ujasnili časové termíny. A to i pro pana Kalouska prostřednictvím pana předsedy Sněmovny. Do měsíce první čtení. Bude záležet na předsedkyni rozpočtového výboru já si myslím s ohledem na to, že je to inteligentní dáma, že vyhlásí čas na pozměňovací návrhy. Ihned po parlamentních prázdninách se na to můžeme vrhnout a do konce roku stíháme. Takže není pravdou, že bychom nemohli stihnout! Je to pouze o tom, chtít.

Proto říkám, pojďme na to systémově a řešme tuto věc prostřednictvím vládního návrhu. Já vám děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Volný, připraví se pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Já jsem z vesnice, mám kolem sebe dalších asi 15 malých obcí. To znamená, to je jedna velká nepravda.

To je komplexní systém na evidenci hotových peněz.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Další faktická poznámka, pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo. Ale pan poslanec Volný a jeho klub hlasovali pro bezhotovostní platby s EET. Až Ústavní soud tento nesmysl zrušil, přestože jsme na to upozorňovali. To už taktně zamlčel. Kvalita návrhu pan poslanec Dolejš. Je to jasné, je to kvalitní, je to jednoduché. Pan poslanec Onderka říká: Počkejme na ten vládní návrh, pak jim pomůžeme, těm malým a drobným, možná.

Co to je za přístup? Chcete EET zatížit další desetitisíce nejmenších podnikatelů. Proto říkám, že ty dva návrhy, vládní a tento poslanecký, nejdou proti sobě. Pokud schválíme tento zákon, tak třetí vlna se nebude týkat zase jenom těch nejmenších a drobných.

A jediné řešení, které říkáte, jsou dotace, dotace, dotace. Tak jim uberme regulace, uberme regulace, uberme regulace, to je správná cesta. Ne žádné dotace!

A pan poslanec Radek Koten se omlouvá od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Další faktická poznámka, pan poslanec Roman Onderka. Pane předsedo, kolegyně, kolegové, pro kolegu Stanjuru prostřednictvím pana předsedy: To není až tak, jak on říká. Prostě budeme mít zde vládní návrh a bude velice dlouhý prostor pro pozměňovací návrhy. A myslím si, že právě ty návrhy, o kterých se tady bavil od tohoto pultíku, může právě v rámci tohoto zákona uplatnit. Sociální demokracie není ta, která za každou cenu chce všechno kontrolovat. Ale chce, aby všichni podnikatelé v této zemi měli rovné podmínky, příležitosti. A aby těch, co dělají špatné jméno podnikatelům, a to včetně těch malých, aby jich bylo co nejméně, anebo aby je stát i za to, že se nechovají tak, jak by měli podle zákona, že je potrestá. Já vám, děkuji.

A poté se s přednostním právem přihlásil pan zpravodaj.